Moc prosím o to, aby tento návrh byl podpořen.

Děkuji, pane ministře.

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, klíčové informace k zde předkládané novele nejenom zákona o státním zastupitelství, ale i dalších 11 právních předpisů už přednesl za vládu jako předkladatele pan ministr spravedlnosti.

Tady bych chtěl ocenit i to, že je to pouhých 14 měsíců, kdy se nám tato adaptační norma dostává na půdu Poslanecké sněmovny. S ohledem na to, že bylo potřeba samozřejmě připravit celou adaptaci do českého právního řádu, tak toto považuji za čas relativně přiměřený a na rozdíl od jiných implementačních předpisů EU zde vláda i přesto, že v té době vlastně byli tři noví ministři spravedlnosti, dokázala dodat tuto normu relativně včas. Chtěl bych také připomenout to, že se skutečně jedná pouze o věcnou příslušnost toho nově zřizovaného úřadu pouze na trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie. Není to nijak dále rozšiřováno. Chtěl bych také ocenit to, že dle všeho předkládaná norma nemá ambici zasahovat do jiných věcí než těch čistě adaptačních, implementačních, což je v pořádku. Pokud jde o účinnost, resp. o výběr našich zástupců do nově zřizovaného Úřadu evropského veřejného žalobce, tak to tady zaznělo už z úst pana ministra, za což také děkuji. Tolik za zpravodaje.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, z důvodu časové naléhavosti a z důvodu včasného přijetí příslušné adaptační legislativy navrhuji dle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu pro projednávání tohoto tisku ve výborech o 30 dnů. Děkuji. Zkrátit o třicet dnů? Dalším v pořadí je pan poslanec Grospič. Děkuji, pane místopředsedo.

Tady bude v zásadě platit, že pokud se úřad rozhodne vykonávat svou pravomoc, je tím dána překážka, aby příslušné vnitrostátní orgány, a to podtrhuji, vedly trestní stíhání pro tentýž skutek.

Jde o to, aby informace v centrální evidenci stíhaných osob byly úplné a poskytly komplexní obraz trestních řízení vedených na území ČR.